Jedná se o poslanecký návrh novely zákona o hmotné nouzi. Jak víte, včera jsme zde projednávali tisk 89, který projednával tu samou problematiku, tzn. poukázky na živobytí. Úspěšně jsme završili projednání tohoto sněmovního tisku, nevidím tedy důvod, abychom pokračovali na této schůzi v tom sněmovním tisku 99. Další na změnu pořadu schůze? Dobré ráno, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych chtěl navrhnout pevné zařazení bodu s názvem vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému na dnes jako druhý bod. Důvod je zřejmý.

A je to přesně to, co by výrazně ohrozilo Českou republiky. Díky Evropské unii a NATO zažíváme nebývalé období prosperity a bezpečnosti, nebývalé období, které si Česká republika historicky neužívala, a teď máme speciální čas, který bych nerad, abychom my tím, že budeme odkládat zřízení této komise, zkracovali. Proč je tak důležité, aby tuto komisi Poslanecká sněmovna zřídila, je jednoduché.

A proto je v zájmu České republiky, její bezpečnosti a prosperity, aby tato komise byla zřízena. Bod poslanecké schůze už to je. Jediné, co zde dnes navrhuji, aby se stal tento bod druhým pevně zařazeným dnešním bodem schůze. Děkuji za podporu. Děkuji. Další na změnu pořadu schůze? Nikoho nevidím, tudíž přistoupíme k hlasování. První budeme hlasovat o zařazení bodu 48 jako bod číslo 2 dnešního programu, návrh pana poslance Václava Klause. Zahajuji hlasování.

Hlasování pořadové číslo 22, přihlášeno 174 poslanců, pro 169, proti 1, zdrželi se 4, návrh byl přijat. Návrh pana poslance Kaňkovského. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Posledním hlasováním bude hlasování pana poslance Farského o pevné zařazení bodu 194, vyšetřovací komise, jako druhý bod dnešního jednání. Zahajuji hlasování.

Hlasování pořadové číslo 24, přihlášeno 177 poslanců, pro 58, proti 17, zdrželo se 102, návrh byl zamítnut.